My si uvědomujeme potřebu prodloužení nouzového stavu, a to zejména s ohledem na stav v českých nemocnicích a na to, že budou čelit unikátnímu náporu pacientů s vážnými komplikacemi. A uvědomujeme si, že k tomu, aby jim bylo možné efektivně pomáhat, bude potřeba prodloužit nouzový stav pro to, aby bylo možné zapojit armádu, studenty a případně další dobrovolníky.

Za druhé, od začátku říkáme, že chceme nejenom aktuální data, ale logicky i výhledy, to, co se musí stát, když nastane stav B, C a D. Voláme tedy po tom, aby vláda dala k dispozici plán pro další uvolňování těch opatření a ten plán zohlednil možné scénáře dalšího vývoje epidemiologické situace. Dva zcela konkrétní body, které se pak promítají do návrhu našich usnesení.

Jsme připraveni se opakovaně scházet. Prodloužení nouzového stavu pokládáme za velmi vážnou věc a jsme přesvědčeni, že si zaslouží kratší intervaly pro vyhodnocení nezbytnosti dalšího prodlužování. Pokud chceme uklidnit všechny, na které ta současná situace bolestivě doléhá, dejme prosím jasný signál, že postupujeme racionálně, že pečlivě vyhodnocujeme argumenty a nebudeme dělat další kroky bez dobré rozvahy, bez zdůvodnění a také bez plánu na další uvolňování těch opatření v návaznosti na vývoj epidemiologické situace. A chceme také přesná data.

I tohle pokládáme za důležité pro správné vyhodnocování toho stavu. Dovolím si tedy načíst naše usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí s prodloužením nouzového stavu na celém území České republiky do 13. 11., tedy na 14 dnů. Důvody pro to usnesení jsme uvedli. Pokládáme opravdu za důležité, aby se rozhodovalo v kratších intervalech, na základě aktuálních výhledů, na základě racionálních argumentů. Pokud by neprošlo toto usnesení, tak si dovolujeme dokonce navrhnout další: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí s prodloužením nouzového stavu na celém území České republiky do 20. listopadu. Tedy prodloužení o tři neděle. Teď zbývající společná usnesení jako výzva adresovaná vládě: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě České republiky projednat všechna nová připravovaná opatření s opozicí před jejich vyhlášením, řádně a srozumitelně je zdůvodnit a vysvětlit. Dále: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě České republiky, aby pro případné další jednání o prodloužení nového stavu připravila zhodnocení provedených opatření, předpovědi dalšího vývoje a realistické epidemiologické modely. Dále: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě, aby připravila a představila veřejnosti plán uvolňování opatření pro různé scénáře vývoje epidemiologické situace. Dále: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě, aby aktivovala personální a lůžkové kapacity lázní, které jsou vhodné pro umístění pacientů s onemocněním COVID19, kteří nevyžadují akutní hospitalizaci, ale zdravotnická zařízení je nemohou propustit k domácímu léčení. Dále: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě, aby rozšířila okruh kompenzací také pro podnikatele a provozy nepřímo zasažené vládními opatřeními v souvislosti s nákazou COVID19. A dále: Poslanecká sněmovna ukládá vládě České republiky, aby učinila následující kroky v oblasti vzdělávání, tedy aby konkrétně 1. zřídila krizový tým v oblasti vzdělávání, který by projednával návrhy na opatření v oblasti školství a který by se skládal ze zástupců ministerstev zdravotnictví a školství, epidemiologů a zástupců všech druhů škol a školských zařízení, 2. aby představila kritéria pro otevírání škol a školských zařízení, 3. aby zajistila podmínky pro co nejrychlejší otevření prvních a druhých tříd prvního stupně základní školy, aby zajistila co nejdříve podmínky pro umožnění konzultací pro žáky, kteří se připravují na jednotnou přijímací zkoušku, závěrečnou zkoušku a maturitní zkoušku,

Děkuji mnohokrát za pozornost.

Míří do budoucna, míří ke zvládnutí té stávající krize. V žádném případě tu nezaznívala kritika pro kritiku. Jsou to konkrétní, věcné body, které by umožnily situaci vládnout lépe. Prosím, abyste to usnesení zejména předal paní zpravodajce, která sleduje rozpravu, která potom bude ta usnesení načítat při hlasování. Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych se také zapojil do diskuse k žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu a doplnil tak stanovisko předsedy našeho poslaneckého klubu Jana Bartoška, který již vystoupil.

Navíc se zde potkáme na jednání ve variabilním týdnu.